Já si vzpomínám, že obdobně byl svolán seminář pro poslance Parlamentu České republiky s odborníky na ústavní právo, kde poslanci měli být informováni a poučeni o tom, kdy dochází k porušení Ústavy České republiky, kdy nedochází a jak je to s pozicí pana prezidenta. Tehdy na tento seminář přišlo něco málo poslanců, důvod byl uveden pondělí, poslanecký den. Na seminář k České televizi přišlo téměř 50 poslanců. Sám předsedající to označil za mimořádný úspěch a opravdu ten seminář byl velmi intenzivně navštíven. Já sám osobně jsem velmi ocenil vystoupení pana poslance Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, který vyzval už na tom úvodu, abychom se věnovali hospodaření, tedy tomu tématu, pro který seminář byl svolán. A musím říci, že během celé té doby nezaznělo jediné téma, které bychom mohli říci, že bylo politizované, že bylo o něčem jiném než o hospodaření, a všichni poslanci, kteří byli přítomni na tom semináři, byli připraveni a kladli věcné otázky členům Rady České televize. Já musím říci, že to nebyly otázky, kterými by se útočilo na pozici generálního ředitele České televize. Ty otázky směřovaly na námi zvolené zástupce, kteří mají v popisu své práce a ve své odpovědnosti starat se s péčí dobrého hospodáře o to, aby činnost a hospodaření České televize byly v souladu s legislativou, zákony České republiky, dobrými mravy a se vším, co si všichni občané České republiky přejí. Já jsem na semináři byl a každý, kdo na něm byl a nemá ty informace zprostředkované, musí potvrdit jednu děsivou skutečnost. Na většinu otázek odpověděl předseda Rady České televize, že neví, a předával slovo buď generálnímu řediteli, nebo jednomu ze zástupců Rady České televize. A skutečně odpovědi byly takové, že kdo chtěl, mohl v nich najít odpověď velmi obecnou, velmi povrchní, ale takovou nějakou odpověď.

Aby tak jako sem přišel pan generální ředitel České televize lobbovat, aby tak přišel předseda Rady České televize a řekl například: pane poslanče, vy jste měl otázku, kolik finančních prostředků dostala Česká televize za produkty prezentace galerie, o které tady byla řeč. Místo toho jsem si v novinách přečetl, že otázky poslanců na hospodaření České televize byly účelové, záměrné a v podstatě jsme byli ti obtížní, ten obtížný hmyz, který si dovolil se ptát na konkrétní věci. To mě mrzí, protože já bych ocenil, kdyby pan předseda Rady České televize nebo kterýkoli člen Rady České televize nebo předseda dozorčí komise, která je poradním orgánem, přišli a řekli nám: tady jsou odpovědi, toto jsme stihli za ten týden pro vás připravit. Nic takového jsme se nedozvěděli. Dozvěděli jsme se jenom z médií, že jsme obtěžovali.

Víte, bavíme se o hospodaření České televize. Hodně příspěvků bylo o hospodaření České televize. A ani jednou jsem zde nezaslechl, že by kdokoli z nás, kdokoli z mých předřečníků zpochybňoval potřebu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nikdy nikdo to tady neřekl. Nikdy nikdo.

Je to lež!

Útočí na to sama Česká televize tím, jak hospodaří, protože dřív nebo později, alespoň z toho, co jsme slyšeli a co zaznělo i na semináři, se musí dostat do situace, že sem do Poslanecké sněmovny přijde s návrhem na zvýšení koncesionářského poplatku. Já se omlouvám, jsem ministr, který nezná svůj rozpočet, ale jenom blázen by si nedokázal spočítat 135 korun.

Všechny státní instituce, ministerstva jsou neustále tlačeny k tomu, aby byly efektivní, aby snižovaly počty zaměstnanců. Nic takového tady nebylo.